Nechme ty peníze, které tady vybíráme, skutečně nechme je tak, aby putovaly tam, kam mají putovat, to znamená, ten účel na pomoc lidem využívá stávající systém, využívá systémy Ministerstva práce a sociálních věcí, využívá důchodový systém, a nevymýšlejme tady, prosím vás, nějaké české specifikum, že ty peníze budou přerozdělovat hejtmani od bank. To vůbec fakt nedává žádný smysl.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Teď vlastně to není vůbec nutné, teď se to má všechno nechat jenom státu.

Děkuji.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Takže oni to pak zaplatí ti spotřebitelé stejně.

Určitě ho za to pochválí.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.